A já využiji i toho, že můžu Senát z tohoto pultíku vyzvat k tomu, aby nám ukázal, jestli je tak státoprávní, ústavně konformní a hlavně, jak doufám, i vědom si té mimořádné situace, kdy každé znejistění občana, potenciálního voliče, je velmi k neprospěchu věci.

Moc jsem na to zvědavá.

Ale prostě my chceme takovou úpravu, která minimalizuje rizika případných ústavních stížností, respektive pokud takové budou, maximalizuje pravděpodobnost, že takové ústavní stížnosti budou zamítnuty jako neopodstatněné.

S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Zbyněk Stanjura, poté s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Paní poslankyně, je to velmi jednoduché. Vy říkáte: je dobře, že to vláda měla ve svém programovém prohlášení. Jaký je výsledek? Nic. Nesouvisí.

Žádné riziko tam prostě není, jenom se vám to politicky nehodí.

Vůbec nic. Takže to jsou jenom výmluvy. Buď to chcete, pak můžete dneska hlasovat s námi pro, nebo to nechcete a budete hlasovat proti. Samozřejmě se svobodně rozhodněte. Paní poslankyně Válková bude reagovat faktickou poznámkou.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Válkové.

Čili teď se tady vymlouvat na to, že to je ten důvod, proč nemohu zvednout ruku pro to, aby mohly hlasovat desetitisíce lidí žijících v zahraničí, to je opravdu pokrytectví. Nezlobte se. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Takže prostě sliby chyby. Já věřím, že všichni mají jasně zvážený názor, zaznělo tady, že je možné to provést.